Vy jste neměl jedno bilaterální jednání!

A nyní se vám dostane odpovědi na vaši otázku. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Nepředpokládám, že jste měl nějaký jiný obsah. A mně je z těch vašich slov musím říct docela smutno, protože vy se opakovaně usvědčujete z toho, nejenom že neříkáte pravdu, ale že vlastně vůbec nerozumíte tomu, co se v Evropské unii odehrává, takže se nedivím tomu, že jste neměl vlastně vůbec žádné výsledky a že na to doplácí Česká republika.

A opakovaně nám říkáte, že jste s tím nesouhlasil a že to vůbec není pravda.

Jedno bylo neformální jednání Evropské rady a druhé bylo první jednání Evropského politického společenství.

Já se věnuji skutečné diplomacii a tomu, aby to mělo nějaké výsledky pro Českou republiku.

Tam to svolává ten příslušný ministr.

Tak tolik na vysvětlenou, co se v té Evropě vlastně děje a jakým způsobem ty věci probíhají. A pokud jde o výsledky, například jednání ministrů pro životní prostředí, to jsou ty povolenky pro teplárny, o kterých jsem tady mluvil, to je automatický mechanismus zastropování povolenek, který jsme tam prosadili. Nebo pokud jde o jednání rady pro energetiku, princip solidarity, pokud jde o plyn, a další a další věci, o kterých jsem tady už měl možnost v rámci interpelací referovat, to jsou konkrétní výsledky pro občany České republiky. Ano, že se o emisních povolenkách nedalo dřív na těch příslušných radách mluvit, to neznamená, že někdo něco neřekl, ale že to nebylo skutečným tématem jednání, to je pravda. Nám se podařilo, že to tématem jednání je, že se ten mechanismus upravuje a že se mění.

Protože jestli někdo nechce měnit systém emisních povolenek, tak je to většina v Evropském parlamentu, a to je potřeba změnit.

Vaše vláda bohužel v evropské politice žádné výsledky neměla a na to doplácí Česká republika nejenom v minulosti, ale i teď. Děkuji. Má pan předseda Babiš zájem o doplňující otázku?

Já co jsem prosadil? Zastavili jsme kvóty ilegálních migrantů. Takže o čem mluvíte?

Tak nelžete!

Prosím, pane premiére.

A my jsme byli centrem pozornosti nejen Evropy, ale i celého světa. Já chápu, že nemůžete posoudit to, co třeba představitel hostitelské země v průběhu toho summitu má dělat.

A pokud zmiňujete ten summit poslední, kterého jste se účastnil, tak jsem tam prostě nemohl jet, protože v tu chvíli nebyla jmenovaná vláda, jinak bych tam samozřejmě rád jel.